Chtěla jsem jen na těchto několika příkladech ukázat, že v posledních patnácti letech jsme nebyli schopni přijmout zásadní rozhodnutí, která by sledovala větší prospěch než jenom prospěch v prvním kroku.

Dnes tedy budeme přijímat novelu, která se opět vydává za kompromis za kompromis, který je rozumný, za kompromis, který bude poměrně bezbolestný, za kompromis, který má své zdůvodnění.

Když jsem žádala pana ministra školství, aby mi vyčíslil počty těch, kteří objektivně nemohli studovat, aby se vyjádřil k tomu, které programy skutečně nebyly otevřené, protože předpokládám, že takové asi existují, tak mi pan ministr odpověděl dopisem, který považuji za výsměch.

V tom dopise neuvádíte ani jedno číslo, ani jeden program, který skutečně nebylo možné naplnit, čili ukazujete, že vlastně vycházíte jen z nějakých vágních předpokladů, které nemůžete reálně doložit.

Nic nepomohlo, že pacienti, které ošetřovala, psali petice a žádali, aby mohli dále využívat její péče. Pokud chceme, aby učitelé byli elita, musí také elitní požadavky a kritéria naplňovat. Tato novela, kterou přijímáme, pravděpodobně projde. To, že pro ni budou mnozí hlasovat, ovšem neznamená, že se plně ztotožňují s jejím zněním. Tato Sněmovna je kvalifikovaná. Tato Sněmovna ví, o čem hlasuje a chápe, že je to kompromis, který má vytvořit zdání naprostého klidu v českém školství. Pane ministře, vy jste jako voda, která jde tou nejsnazší cestou. Nepotěšil jste touto novelou 135 tisíc kvalifikovaných pedagogů, nepotěšil jste ani 6 tisíc těch, kteří si v průběhu deseti let za cenu značných finančních a časových obětí doplnili své vzdělání. A nejen že jste nepotěšil, ale také jste prohloubil frustraci 6 tisíc nezaměstnaných učitelů, speciálně mladých absolventů, kteří nemohou najít práci ve školách.

Nyní mám s přednostním právem pana ministra, ale ještě tady mám faktickou poznámku pana kolegy Plzáka, která má přednost před přednostním právem pana ministra, protože jde o faktickou poznámku. Vážené kolegyně a kolegové, jen opravdu faktickou poznámku, protože minule tady byla přestřelka týkající se třetího čtení. Teď jsem pozorně poslouchal kolegyni předřečnici a přitom jsem nahlížel do jednacího řádu, kde jsem v § 95 četl: ve třetím čtení se koná rozprava v té jsme , ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně technických chyb to jsem tam neslyšel, gramatických chyb to jsem tam také neslyšel, chyb písemných nebo tiskových, úpravy, které logicky vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat návrh na opakované druhé čtení.

Děkuji za dodržení času. Nyní má slovo pan ministr Marcel Chládek. Já s ním souhlasím, ale přesto mi dovolte, že musím reagovat na to, co tady bylo vyřčeno, protože se málokdy stává, že se vládní koalice shodne s opozicí.

Nesedí ve vašich řadách minulý ministr školství? Není náhodou tento zákon tady již deset let a teď poprvé máte před sebou analýzu, která vám říká, jaký je počet nekvalifikovaných učitelů? Není náhodou také dehonestace učitelského povolání to, že deset let se o to nikdo nestará, jenom se ten zákon odsouvá? Schválením nějakého požadavku se nezvýší úroveň českého školství ani se nezvýší úroveň úcty lidí k tomuto povolání. Je zapotřebí přistoupit k této novele jako k prvnímu systémovému kroku, který právě bude trvat na té kvalifikaci. Nemáte pravdu v tom, že 6 tisíc učitelů, kteří jsou na úřadu práce, nemůžou sehnat práci, protože tam sedí nekvalifikovaní. Není to pravda. Novela jednoznačně říká, že právě tito učitelé budou mít tuto možnost, protože jeden z těch čtyř bodů jasně hovoří o tom, že jakmile tam bude nekvalifikovaný učitel po nezbytně nutnou dobu a přijde kvalifikovaný, musí ho vystřídat. Takže máme přehršel učitelů jednoho oboru, jednoho předmětu, ale chybí nám například učitelé matematiky a fyziky. Proto budu rád, když podpoříte i další návrh, který půjde do Poslanecké sněmovny, což bude školský zákon, kde bude registr učitelů, který nám tady bytostně chybí a který nám jasně bude říkat, jak české školství máme řídit do budoucna. Pevně věřím, že ve spolupráci i s paní poslankyní Putnovou toho společně dosáhneme. Děkuji panu ministru Chládkovi.

Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, podle § 95 odst. 2 jednacího řádu předkládám v souvislosti se svým pozměňovacím návrhem uvedeným pod písmenem B v případě jeho přijetí následující legislativně technickou úpravu, která zní: